Jediným rozdílem je to, jestli se jedná o dělenou, nebo nedělenou správu daně. A kompenzace je přitom náhrada za to, že nemohl daňový subjekt se svými penězi po nějakou dobu manipulovat a vznikly mu ekonomické ztráty. A jak je možné, že vznikla tato nerovnost?

Do té doby příslušné správní orgány v těchto případech zpochybňovaly nárok daňových subjektů na předmětný úrok. Tyto spory řešil opakovaně také Nejvyšší správní soud, který však zastával konstantní názor, že daňový subjekt má nárok na tento kompenzační úrok i v případě tzv. dělené správy daně. Reakce státu na toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byla nakonec zcela opačná. Místo aby stát začal poměřovat všem stejně, tak se v daňovém řádu objevila tato nová věta, která sice může mluvit v neférový prospěch státního rozpočtu, ale potlačuje práva daňových subjektů bohužel běžná praxe posledních let v postupu Finanční správy a Ministerstva financí. Můj pozměňovací návrh bude spočívat v tom tuto novou větu opět zrušit. Daňovému subjektu, tzn. podnikateli, je přece jedno, jak si vnitřně stát rozdělil administrativu a kompetence, jestli je to dělená, nebo nedělená správa daně. Tím jediným možným kritériem pro kompenzaci je oprávněnost nebo neoprávněnost. Svým pozměňovacím návrhem chci zajistit, abychom se vrátili do normálního stavu věci, a to v tom, že pokud dostanete neoprávněně pokutu, máte právo na kompenzaci. Přijde mi to tak jediné správné a jediné spravedlivé. Já doufám, že tento můj návrh poté ve třetím čtení podpoříte. Já vám děkuji, pane poslanče. Dovolte mi přečíst omluvy.

Jako další je do rozpravy přihlášen řádně pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo.

Jde o to, že důvody vyžádání informací od profesí, jako jsou advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři, jsou omezeny pouze na účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Dochází tudíž k paradoxní situaci, že advokáti a ty další profese musí poskytovat informace pro účely ochrany zahraničních daní, ale nemusí je poskytovat pro účely vnitrostátní správy daní, a to ani v případě kvalifikovaných případů daňových zločinů. Já si myslím, že pokud je prioritou této vlády řádně vybírat daně, tak je nezbytné, aby měla Finanční správa určené nástroje vůči tomuto celkem malému počtu osob z řad advokátů a dalších odborných profesí, ale bohužel tyto osoby, pokud se podílejí na daňových zločinech, můžou udělat poměrně velkou neplechu. Myslím si, že to je i v rozporu se zájmy České republiky a její suverenitou, abychom tady hájili vlastně zájmy německé nebo rakouské daňové správy a nehájili zájmy, které se týkají České republiky a českého rozpočtu. Takže já po konzultaci s Ministerstvem financí jsem připravil návrh, který by to měl narovnat. Bude to pozměňovací návrh vůči návrhu, který připravila paní profesorka Válková a který projednal ústavněprávní výbor, a ten to upraví tak, že pro vnitrostátní účely samozřejmě nechceme, aby bylo možné si vyžádat informace, které jsou velmi citlivé povahy pro libovolné případy, jak tady zaznívaly ty příklady správy poplatků za psa apod., ale opravdu pouze pro velmi kvalifikované skutkové podstaty.

Takže tímto by se narovnal ten stav, a pokud daňová správa by měla takto závažné podezření, tak by tam byla stejná možnost, jako už podle toho předkládaného návrhu je v případě mezinárodní spolupráce při správě daní. Ten návrh samozřejmě načtu v podrobné rozpravě. Já vám děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli je jako poslední přihlášen pan poslanec Jan Skopeček, kterému tímto dávám slovo. Tak faktická poznámka paní ministryně. Já jsem už včera na ústavněprávním výboru deklarovala podporu návrhu paní poslankyně Válkové, který se týká v podstatě toho, že informace se bude vyměňovat u profesních komor na centrální úrovni.

Počítá prostě s tím, že se informace poskytne, pokud existuje. Velice vítám pozměňovací návrh pana poslance Michálka, protože on naprosto trefil hřebík na hlavičku.

A já se velmi vážně zaobírám myšlenkou, že ho podpořím ve třetím čtení.

A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Skopeček.